Předloženou zprávu uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Já vás požádám, pane ministře, abyste se ujal slova. Současně vás, kolegyně a kolegové, v případě, že máte něco potřebného řešit, abyste šli do předsálí, abychom dobře rozuměli, co bude pan ministr přednášet. Děkuji, pane předsedající.

Zároveň podporou vytváří předpoklady k udržování osídlené a kulturní krajiny a k rozvoji mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí. Dotační programy, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, jsou podle § 2 odst. 2 výše uvedeného zákona prováděny Ministerstvem zemědělství a jsou administrovány na základě jím vydaných zásad.